Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pardon, pan předseda poslaneckého klubu ANO. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Hezké poledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil navrhnout, abychom v případě volby do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny hlasovali po jménech. Děkuji panu předsedovi. Pardon, dále tu mám faktickou poznámku pana poslance Igora Nykla. Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty. Dobrý den, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové.

Myslím si, že, to není dobrý signál veřejnosti a měli bychom určitě zvážit, jak se postavíme k volbě zrovna tohoto člena dozorčí rady. Děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan předseda Kováčik. Paní a pánové, nestává se příliš často, že v těchto volbách, a že už také cosi pamatuji, by se hlasovalo zvlášť po jménech. Jde vždycky o to, že ten prostor je dán podle principu poměrného zastoupení všem poslaneckým klubům.

Děkuji. Já vám samozřejmě vyhovím. Vyhlašuji přestávku v délce dvaceti minut.